Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti a nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 85. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen.

Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás informovala, že jsme se na úrovni koalice dohodli o tom, že tento důležitý návrh zákona budeme chtít vrátit do druhého čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o tak důležitou předlohu, že je opravdu klíčové, abychom se shodli na jejím konečném znění. Jedná se o záchranu pracovních míst v České republice.

To znamená, to je ten postup, který podporuji.